Prosím, pane poslanče. Děkuji. Právě proto asi dnes vaše ministryně práce a sociálních věcí odvolala mimořádně kompetentní šéfku Úřadu práce.

Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Děkuji, pane předsedající.

Lidé ve státní správě mají procházet nějakým kariérním postupem, vybudovávat si postupně pozici. Co se stane s člověkem, který si buduje kariéru nějakých patnáct let a pak ve výběrovém řízení neobhájí svoji vedoucí funkci?

Děkuji panu poslanci Plzákovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Klán, po něm pan poslanec Fiedler. Děkuji za slovo.

A to právě umožňuje ta výjimka z předpokladu vzdělávání na dva roky. To tam skutečně je, aspoň takový je výklad.

Tomu rozumím.

Když jsem se na to ptal na výboru, tak mi na to nikdo nedokázal odpovědět. Dále pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče. Slibuji, pane předsedající, že budu velmi krátký.

Tím jste to, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, opravdu potvrdil. Děkuji za to. Nyní pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Pilný. Asi jste mi děkoval marně, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Fiedlere. To, co jste řekl, není smysl služebního zákona. To, co jste řekl, bylo nepochybně nesmyslné personální rozhodnutí, které zneužívá skutečnosti, že služební zákon vstoupí v platnost.

Na druhou stranu, pane poslanče, jejich kamarádi jsou i vaši kamarádi. Já děkuji.

Na služebním zákoně mně vadilo to, že nebyl přijat pozměňovací návrh, který by otevřel výběrová řízení pro lidi z akademické a komerční sféry, aby do státní správy takříkajíc přišly nové alternativy a nový vítr. Nicméně poslední esemeska a poznámka o tom, jak byla právě odvolaná generální ředitelka Úřadu práce, mě přesvědčila, že budu respektovat politickou dohodu a hlasovat pro přehlasování veta pana prezidenta. Děkuji. Prosím pana poslance Bendla, poté se připraví pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte i mně říct z vlastní zkušenosti pár vět k tomuto tématu. Mám pocit, že se pohybujeme trošku na hranici populismu. Jsem přesvědčený, že ministr české vlády, ať je levicový, pravicový, či jakýkoliv jiný, má mít kompetence rozhodovat o tom, jak se má ministerstvo chovat. Má politickou odpovědnost a má k tomu mít tým lidí, kterým je schopen říci, jaké zadání si přeje, a v případě, že lidé, potažmo jeho náměstci, svoji roli plní správně, neboť jeho role a rozhodování vzešlo z voleb a každý ministr vzniká na základě vzniku vlády, která vzejde z voleb, by měl mít šanci a kompetenci rozhodnout o tom, kdo jsou jeho nejbližší spolupracovníci. My se tady bavíme o politických trafikách a podobně. Já roli funkce náměstka jako politickou trafiku nevidím.

Jsou to lidé, kteří musí vykonávat poměrně složité administrativní úkony, a nevidím důvod, proč by to mělo být bráno jako politická trafika. Naopak jsem přesvědčen o tom, že ministr nemá být kladečem věnců, že chceli jakýkoliv výbor zavolat na jednání ministra, aby se ho zeptal, jak se bude chovat ministerstvo, pak to musí být ministr, který má kompetenci rozhodovat dovnitř ministerstva. Nepřeju si a nepřál jsem si, aby tady bylo generální ředitelství státních úředníků, aby tady byl generální ředitel, to považuji za hloupost a je dobře, že se tak nestalo, a proto podpořím zákon, jak prošel Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za dodržení časového limitu. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k vývoji preferencí některých stran hluboce chápu zájem pana Kalouska o pracovní úřad. Nevím ale jestli zná, jak pracovní úřady fungují. Úřady skutečně fungují špatně.

A doufám, že skončíme tuto debatu a odhlasujeme konečně téměř po třinácti letech služební zákon, který je určitě nedokonalý jako všechna lidská díla, a my jsme jenom lidé, ale určitě posune tuto zemi o trošku dopředu. Já děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, nechtěl jsem k tomuto tématu diskutovat, ale musím se ohradit vůči tomu, co řekl pan kolega Komárek. To, že úřady práce fungují, je zásluha všech úředníků, kteří tam pracují. Většina žen, která se musela vyrovnat s převraty, které byly vymyšleny v předchozí Poslanecké sněmovně, na úkor svého volného času, na úkor svých rodin, si zaslouží poděkování. Děkuji.